Vláda nám řekla prostě ne.

A to je vaše cesta.

To je to, o co vám jde, a to skutečně jste schopni dotáhnout do toho závěrečného, závěrečného konce. To je celé, co jsem vám chtěla říct, vědoma si toho, že tady máte většinu a že tento nesmyslný návrh bezesporu se vám podaří dotáhnout do konce. Nicméně dívámli se na pravou stranu sálu, tak vidím, že tam téměř nikdo nesedí.

A já si myslím, že to je nedůstojné, protože lidé nás pozorují, poslouchají nás, poslouchají nás podnikatelé, zástupci svazů a komor, a myslím si, že by tato Sněmovna tady měla mít důstojné zastoupení, a to nejen ze strany opozice, ale i ze strany koalice.

Děkuju.

Jo, tak ano. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já bych si s dovolením dovolil dát protinávrh, protože pokládám za zbytečné, abychom dnes zdržovali tento tisk až do příštího roku, abychom to pro ten procesní návrh, který dala paní poslankyně Schillerová, který nepochybně má sloužit poradě klubu ANO asi na ten rok, tak aby ten návrh byl, zněl na pět minut. Klub ANO, myslím, že se může poradit velmi rychle, protože má ve věci jasno a vystupuje konzistentně celou dobu s jasným stanoviskem. Takže protinávrh zní na pět minut. Na pět minut, ano. Ještě se někdo hlásí s alternativním návrhem k návrhu paní předsedkyně Schillerové? Není tomu tak.

Počkáme, než se ustálí počet poslanců. Tak počet poslanců se ustálil. Já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na přerušení na pět minut ze strany pana poslance Bendy, což byl protinávrh k návrhu paní předsedkyně, která navrhuje přerušit jednání do konce roku 2022.

Hlasování číslo 7, bylo přihlášeno 127 poslanců, pro hlasovalo 5, proti 58. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o původním návrhu paní předsedkyně Schillerové, která navrhuje přerušit naše jednání do konce roku 2022.

Kdo je proti?

I tento návrh byl zamítnut. A my tedy budeme pokračovat v našem jednání. S faktickou poznámkou tu mám přihlášeného pana poslance Exnera. To pravděpodobně bylo opožděné hlasování. Pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

A druhá věc. Tak další s faktickou poznámkou je přihlášená paní poslankyně Balaštíková. Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Protože opět se rozjíždí otázky, které tady už na začátku devadesátek byly.

Než se vrátíme do obecné rozpravy, tak přibyly nějaké omluvy.